V dubnu 2022 rozeslal Národní orgán pro koordinaci členům pracovní skupiny Národního orgánu pro koordinaci doporučení auditního orgánu k výkladu článku 61 Finančního nařízení. Dále Národní orgán pro koordinaci ve spolupráci s životním prostředím a Ministerstvem financí připravil dotaz na Evropskou komisi k výkladu článku 61, který stanovuje pravidla týkající se střetu zájmů při nakládání s prostředky rozpočtu EU.

Tato odpověď byla poskytnuta všem řídícím orgánům.

Evropská komise varovala před možným částečným porušením platební lhůty. Jaká byla nastavená opatření? Řídící orgán potvrdí nastavení a fungování svých postupů pro ověření střetu zájmů během hodnocení a výběru operací v souladu s doporučeními uvedenými v těch zjištěních jako takových. Tak ano. Všechny řídící orgány potvrdily nastavení a fungování svých postupů pro ověřování střetu zájmů během hodnocení a výběru operací i řádné provádění metodického stanoviska vydaného ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou číslo 10.

České orgány také podaly zprávu o provádění preventivních a nápravných opatření ke zlepšení fungování řídicího a kontrolního systému dotčených programů a do budoucna o provádění nezbytných finančních oprav v minulosti zjištěných.

Můžu vám je tady vyjmenovat Zaměstnanost, Životní prostředí, Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, IROP, Doprava, Technická pomoc, Věda, výzkum, vzdělávání, Praha, Zemědělství a Interreg.

Znovu říkám zrušila tuto povinnost, protože Česká republika má vše splněno. I toto zrušila. Já bych ráda poukázala na to, že skutečně tady dneska řešíme něco, co nemá opodstatnění toho udělat takovýto protiústavní krok. Nemá. Ale všechna ta opatření byla splněna. Evropská komise je potvrdila.

Proč neřešíme tyto problémy, které Českou republiku mohou stát nemalé zdroje? Nebo je identifikováno riziko nedostatečné personální kapacity. Že se bude významně škrtat na rezortech.

Ale to jsou ty věci, které ve finále mohou ohrozit čerpání evropských fondů. Já bych byla moc ráda, abychom se znovu zamysleli nad tím, že máme jiné problémy, že nemusíme tady neustále zaměstnávat Ústavní soud, že bychom měli být natolik fundovaní, abychom si odpověděli, že toto už je za hranou.

Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, no vážení páni dva ministři...

Dovolte i mně říct pár slov k tomu, co se tady dnes odehrává. Řešení naprosto zástupných témat namísto zásadních problémů našich občanů. Nulová kompetence na klíčových rezortech. A naprosto, naprosto tristní komunikace, o čemž se přesvědčujeme dnes a denně. Naposledy zcela nulová komunikace s veřejností ohledně migrační dohody, kterou budeme řešit dnes odpoledne. To jsou ty hlavní body, které vládě neustále vyčítáme. A už to nejsme jenom my, politická opozice, ale je to stále více odborníků a expertů.